Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 6. I tento návrh byl přijat. Dostáváme se k návrhům pana předsedy Chvojky.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Stačí, když to řeknu takto. Nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu.

Kdo je proti? Hlasování číslo 9. Tento návrh přijat nebyl. Pan poslanec Jurečka nám pouze oznámil stažení nebo zpětvzetí návrhu, který je uveden jako bod 25. A dostáváme se k návrhu pana poslance Ondráčka, který navrhuje vyřazení bodu 4 a 127, registr smluv, z pořadu této schůze.

Kdo je proti? Hlasování číslo 10.

Pan poslanec Výborný navrhl zařazení bodu číslo 50, sněmovní tisk 159, změna v zákoníku práce, prvé čtení, na úterý 18. 9. po pevně zařazených bodech. Upozorňuji, že jsme přijali gremiální návrh a přibyly tam dva body, které tam navrhoval ještě na grémiu pan předseda Faltýnek, takže by to byl nevím kolikátý bod, ale budeme hlasovat, že toto bude bod po pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 11. Tento návrh byl přijat. Poslední je návrh pana poslance Kolaříka. Navrhuje vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze. Jedná se o vládní návrh, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze. Kdo je proti? Hlasování číslo 12. Přihlášeno 177 poslanců, pro 79, proti 26. Tento návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro program schůze v tom znění, jak jsme přijali jednotlivé návrhy. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 13. Návrh schůze byl schválen.